Děkuji za slovo. Dnes se zabýváme velice závažným tématem, to je suchem, které postihlo ve velké míře samozřejmě nejen zemědělce, ale i ostatní obyvatele České republiky. Ten problém je samozřejmě celosvětový, nicméně u nás, co se týká sucha, tak si musíme přiznat, že jednou z těch příčin je samotné zemědělství. Tím nemyslím zemědělce, ale zemědělství.

Zásadním současným problémem je intenzivní hospodaření na velkých blocích zemědělské půdy bez dostatečné takzvané zelené infrastruktury krajiny. Proč to říkám? Protože tato vláda neudělala příliš mnoho pro to, aby se tento způsob hospodaření v krajině změnil.

Negativní vlivy zemědělské činnosti působí nejen na ekosystémy zemědělské krajiny, ale samozřejmě i na přilehlé vodní a lesní ekosystémy. Je třeba si uvědomit, že zemědělsky využívaná krajina významně ztratila schopnost jímat vodu.

Toto je opět dopad toho intenzivního způsobu hospodaření. Bohužel zatím se nepodařilo udělat to hlavní, to znamená změnit systém hospodaření.

Respektive vidět je, ten skutečný dopad se potom kompenzace podnikům postiženým letošním suchem. Takže já bych z tohoto místa chtěl vyzvat nejen ministra zemědělství, ale i ministra životního prostředí, jehož to je také velká odpovědnost, ale celou vládu, aby se této oblasti věnovali skutečně velmi vážně, protože pokud tady hovoří ministr financí a hovoří o nějakých prioritách, tak já bych tohleto zařadil skutečně mezi priority číslo jedna. Protože pokud nebudeme zdravě hospodařit v krajině, tak to bude mít dopady nejenom do toho, že budeme muset kompenzovat zemědělcům jejich neúrodu, ale budeme muset řešit podstatně větší dopady do celého života v naší republice. To znamená, ještě jednou vyzývám vládu, aby se tomuto tématu velmi vážně věnovala, ne pouze na nějakých fórech a diskusních klubech, ale skutečnými kroky. Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Takže v pořadí, jak přišly, nejprve pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Ale možná ministr zemědělství na to bude reagovat.

Děkuji za slovo. Pan kolega Faltýnek mi to značně usnadnil, protože řadu věcí už řekl za mne. Prosím pěkně jenom pro zopakování.

To, že tady máme velkoplošné hospodaření na řekněme většině výroby potravin, to jenom umožnilo vůbec českému, moravskému a slezskému zemědělství přežít. A máme tady před sebou jako zemědělci obrovský úkol zvyšovat soběstačnost a potravinovou bezpečnost. A nemluvím o kvalitě potravin, která u nás je tradičně vysoká, nemluvím o tom, že doporučujeme spotřebiteli, chceli se vyhnout problémům, ať nakupuje české, moravské a slezské potraviny od výrobců, od zpracovatelů. To je první věc. Druhá věc.

To jsou věci, které taky vedou k té vyváženosti. A prosím pěkně, aby kterákoliv vláda, chcemeli naplnit to, co zemědělství má pro společnost produkovat, nejen potraviny, ale i ty mimoprodukční funkce, krajinotvorba atd., tak aby tyto věci měla také na paměti. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo, pane přesedající. Kolegyně, kolegové, tohle téma tady diskutujeme dlouho, čtyři roky se bavíme o tom, jestli udržet vodu v krajině a co pro to všechno uděláme. Já musím potvrdit slova pana předřečníka Kučery, který říkal, že děláme málo.